Děkuji.

Dalším řádně přihlášeným je paní poslankyně Nina Nováková, která ale není přítomna. Pan poslanec Beznoska také není přítomen, paní poslankyně Chalánková také není přítomna, paní poslankyně Lorencová...

Ne, vaše strana již dvacet minut vyčerpala. Jestli tedy chcete respektovat dohodu, kterou učinili předsedové poslaneckých klubů. To je na vás, já vám v tom fyzicky zabránit nemohu.

Co jsem spáchala? Existuje dohoda předsedů...

Tak, paní poslankyně nechce promluvit.

Tím jsme vyčerpali všechny řádně přihlášené do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Není zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž neeviduji žádnou přihlášku. Pouze pan zpravodaj se hlásí s přednostním právem s návrhy usnesení, předpokládám. Prosím, pane zpravodaji.

za prvé oceňuje dosavadní kroky a návrhy vlády ČR na řešení problematiky migrační krize a hodnotí je jako odpovědné; za druhé nadále důrazně odmítá zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců;

za čtvrté podporuje finanční kompenzaci pro Turecko a žádá Evropskou komisi o kontrolu a důsledné vyhodnocení vynaložených finančních prostředků;

za šesté považuje za zásadní, aby byla zajištěna především kontrola vnější hranice schengenského prostoru, a proto je nezbytné, aby společná pohraniční a pobřežní stráž byla zřízena v takové kapacitě, která tento cíl bude schopna zajišťovat;

za osmé ukládá vládě ČR, aby připravila všechny potřebná opatření, kterými bude adekvátně reagovat pro případ změn migračních tras s přímým dopadem na ČR; za deváté vyzývá vládu ČR, aby prosazovala tyto principy při všech jednáních na všech úrovních a oblastech své národní i mezinárodní působnosti.

Nevím, jestli další usnesení načtou... Další usnesení načtou asi kolegové a pak vás poprosím, pane zpravodaji o to, abyste přednášel, protože je tady návrh pana kolegy Kováčika, aby se o usneseních hlasovalo jednotlivě. Takže abyste je vždycky přednesl.

Děkuji za slovo. Za klub Úsvit navrhujeme dvě usnesení. První: Poslanecká sněmovna za druhé odmítá zavedení bezvízového styku s Tureckem;

za páté odmítá vyplácení peněz Turecku na základě této dohody z českého státního rozpočtu. Druhé usnesení: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby za prvé okamžitě zastavila přijímání nelegálních imigrantů na základě imigračních kvót; za druhé vypsala referendum o imigračních kvótách; za třetí zavedla ochranu českých hranic nejpozději od července 2016 v souvislosti se zavedením bezvízového styku s Tureckem; za čtvrté připravila návrh zákona, který postaví mimo zákon politický radikální islám. Děkuji, s tím, že tyto body jsme ochotni hlasovat zvlášť, pokud by byla vůle body odhlasovat. Děkuji panu poslanci Černochovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Němcová, po ní pan poslanec Okamura. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Předložila jsem je v písemné podobě také panu zpravodaji. I když není zaveden v systému, tak nevím, jestli podle pravidel jednacího řádu nejsem povinna to přečíst.